Tak žádné další přihlášky s přednostním právem zde nemám. Ale mám. Prosím. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já si z tohoto místa dovolím požádat pana předsedu poslaneckého klubu sociální demokracie, pokud jeho strana má úctu k této Poslanecké sněmovně a je demokratickou stranou, jak má v názvu, tak já vás snažně prosím, abyste ovlivnili svého premiéra a požádali ho, aby se zítra nevěnoval volební kampani, ale věnoval se této ctihodné Sněmovně, tomuto zákonodárnému sboru! Sněmovna není holubník a my skutečně čekáme tři měsíce na to, abychom mohli pana premiéra interpelovat a ptát se ho! Ale pokud pan premiér v době, kdy zasedá Sněmovna, kdy tady schvalujeme 220 bodů takovýmto způsobem koná kampaň na Hlučínsku, nezlobte se, nemohu to nazvat jinak než pohrdání touto Sněmovnou.

S přednostním právem pan předseda klubu ODS.

Takže prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že skutečně toto nepovažuji za solidní chování, nemá šanci projít kvalitní návrh, kvalitní diskuse, tak jenom vám chci ušetřit čas.

A to znamená, že končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny.